Tuto schůzi jsem svolal v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož jsem vyhlásil stav legislativní nouze. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou ve čtvrtek 19. března tohoto roku. A nyní nejprve přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a poslankyni Kateřinu Valachovou. Má někdo jiný návrh na ověřovatele této schůze? Nikoho nevidím.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, neboť jsme z důvodu rizika virové nákazy omezili počet přítomných poslanců.

Dále jsem byl informován, že vláda schválila vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 784.

Dne 19. března tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 41 vyhlásil stav legislativní nouze od 19. března 2020 do doby skončení nouzového stavu vyhlášeného vládou dne 12. března 2020.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda legislativní nouze trvá. Já k této otázce otevírám rozpravu. A jako první je přihlášen pan předseda vlády Andrej Babiš.

Pane předsedo, prosím, máte slovo.

Nikdy v minulosti jsme nemuseli tak rychle a tak zásadně změnit naše životy. Čelíme ohrožení, které je pro nás všechny naprosto neznámé. Předstupuji před vás s pokorou a lidskou prosbou, abychom v této krizové situaci zapomněli na naše politické hádky a spory. Myslím si, že bychom měli spolupracovat a ukázat lidem, že jsme schopni jít příkladem a v důležitých chvílích nehledět na stranické preference. Všichni.